Ale já bych jenom velice krátce z toho jiného soudku.

A ta studie byla zásadní.

A myslím si, že argument, že se na celospolečenských procesech, na tom, že nebudou obíhat ta razítka, že se nebudou využívat všechny ty úřady, že se celospolečensky ušetří každý rok 10 miliard, tak to si myslím, že je závěr, který je platný, protože jde o zjednodušení stavebního řízení, zjednodušení a koncentrace stavebního řízení. Vláda uvádí, že chce být vládou, která bude spořit, která bude šetřit veřejné prostředky.

Protože jestli chcete šetřit úřednické pozice, musíte rušit agendy. Nemůžete nechat všechny agendy a zároveň ubrat lidi, takhle to prostě nefunguje. A všichni, co čtete díla o zániku civilizací, tak si všimněte, že jeden ze základních znaků zániku civilizace vždycky je přebujelá byrokracie.

A to bude výsledkem toho projednání? Tak se nedivte, že tady vystupujeme, a nedivte se, že s tím máme problém. Já vám totiž ještě něco přečtu z programového prohlášení vlády, tentokrát ze začátku, jestli jste to zapomněli: